Procesy přijímání do armády zjednodušíme a zkrátíme. Vážené kolegyně, kolegové, vše, co jsem zde uvedla, na čem na Ministerstvu obrany pracujeme, jsou věci, které by standardně měly být činěny v době míru a stability. Řada z těchto věcí měla být odpracována v minulosti a bohužel nebyla.

Uspět nejenom v rámci Evropy, Aliance, ale uspět i v této zemi a snažit se z té hrůzy, která probíhá na východě od nás, alespoň si odnést jako Česká republika to, že jsme se probudili z toho růžového obláčku, že jsme sundali ty růžové brýle a jsme si vědomi toho, že toto je oblast, na které prostě šetřit nesmíme. Nacházíme se v situaci, kdy opravdu od našich hranic zuřivě zuří válečný konflikt, jaký v Evropě od druhé světové války nepamatujeme.

Od prvního dne války na Ukrajině naše vláda pomáhá, a to dodávkami zbraní i humanitární pomoci. Postarali jsme se o statisíce válečných uprchlíků. Naše pomoc bude pokračovat vždy tak, aby nebyla ohrožena naše vlastní obranyschopnost. A tady u tohoto bodu bych se také ráda zastavila, protože z toho vystoupení pana kolegy Vícha opět další šíření nenávisti a poplašných zpráv vypadlo, že nějakým naším vývozem zbraní snad máme ohrožovat naši vlastní bezpečnost. Není tomu tak, pane kolego Víchu, prostřednictvím paní předsedkyně. Vývozem zbraní na Ukrajinu naše obrana v žádném případě ohrožena není, ba právě naopak. Vývoz zbraní na Ukrajinu je ve prospěch obrany České republiky a je s podivem, že to jako bývalý voják z povolání, pane Víchu, prostřednictvím paní předsedkyně, nevíte! Aktivně posilujeme východní křídlo NATO.

Mimo jiné děkuji, včera jsme měli výbor pro obranu, schválil i výbor pro obranu takzvaný velký mandát, takže někdy v následujících dnech bychom měli velký mandát projednávat i v Poslanecké sněmovně. Už ho schválil i Senát, výbor Senátu i Senát jako takový, takže už vlastně to zbývá pouze na projednání zde na půdě Poslanecké sněmovny. Vyšli jsme vstříc i Slovensku, které nás požádalo o dočasnou pomoc s ochranou vzdušného prostoru.

Nyní tedy jsme vyšli vstříc tomu požadavku Slovenska a slovenský vzdušný prostor budeme střežit společně s Poláky. Uzavírali jsme na toto téma také memorandum, podepisovali jsme ho v sobotu na Slovensku. Tady bych chtěla opět vyzdvihnout to, že i tento příklad spolupráce jasně dokazuje, že země z jednoho regionu jsou schopny kooperovat, jsou schopny si pomáhat a jsou schopny společně čelit výzvám, které nás čekají. A musím říct, že jsem strašně moc ráda, protože jsem se narodila v Československu polské mamince, že můžu být ministryní obrany v době, kdy se Slovenskem a s Polskem máme ty nejlepší historické vztahy vůbec. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, mohla bych zde ještě mluvit o řadě projektů, které se nám podařilo rozhýbat a které, věřím, konečně posunou naši armádu do 21. století. S čistým svědomím vám ale opravdu mohu říct, že uplynulé měsíce jsme práce na resortu obrany využili pro obranu naší země bezezbytku a nemáme se za co stydět.

Opravdu, kdyby tam nebyl tento tým, nebyli bychom schopni obstát.

Nikdy jsem o tom nepochybovala a jsem hrdá, že právě současná vláda je v tomto zajedno a od samého začátku činí jasné kroky k napravení dluhů z té minulé dvacetileté éry, a tedy posunout Českou republiku výrazným způsobem dopředu v té modernizaci. Chci poděkovat všem, kteří v tomto vládu podporují, a vím, že byť třeba některé kolegy z této části spektra nepřesvědčím , aby dali naší vládě nikoliv nedůvěru, ale důvěru, tak i tak pevně věřím, že budeme v rámci této Poslanecké sněmovny i jejich orgánů na modernizaci a obranyschopnosti naší země i nadále dobře spolupracovat, a já vám za to děkuji. S faktickou poznámkou chtějí reagovat nejdříve pan poslanec Vondráček a pak pan poslanec Vomáčka. Děkuji za slovo. Já bych chtěl ve své faktické poznámce reagovat hned na úvod paní ministryně.

Myslím, že náš klub by byl mnohem raději, kdybychom se dokázali domluvit a občas zařadili na normální řádnou schůzi diskusní bod, nebo byste nám po nějaké dohodě umožnili a schválili pořad mimořádné schůze. A já znova připomínám, že to říkám s čistým svědomím, protože když byl poměr sil jiný a my jsme byli koalice, tak ty diskusní body byly zařazovány a byly schvalovány i programy mimořádných schůzí. Víte to všichni.